Tak pokud bychom k tomu přistoupili po vzájemné shodě, protože když nebude shoda, tak to zůstane tak, jak je to navrženo. My to jsme schopni přepočítat, pokud bude politická dohoda. Já ho jenom projednám se svými vládními kolegy.

Děkuji. Tak prosím. Je minutu do jedné. Jestli to tedy není tajné.